Co mě vede k těmto navrhovaným změnám? Navrhované změny v obou kapitolách státního rozpočtu České republiky na rok 2016 vycházejí z konkrétních priorit, které bych očekával, že vláda, potažmo Česká republika, bude pro rok 2016 mít. Vláda již reagovala na zhoršující se bezpečnostní situaci a schválila navýšení početního stavu policistů o cca 4000 tabulkových míst. Ale toto navyšování má trvat dlouhých pět let. V situaci, kdy nelze predikovat další bezpečnostní vývoj v Evropě, natožpak v naší zemi, v situaci, kdy prakticky ze dne na den může dojít k zásadnímu zhoršení naší bezpečnostní situace a třeba i teroristickým útokům nebo kdy v důsledku nezvládání migrační krize může dojít ke znovuzavedení kontrol na státních hranicích nebo ke zúžení schengenského prostoru, přičemž Česká republika by se mohla stát zemí s vnější hranicí, kterou by bylo potřeba náležitě střežit, je třeba mít dostatečný počet dobře vycvičených a připravených policistů. Ty je však také třeba odměňovat, a to podle míry rizika, které při výkonu podstupují. To samozřejmě platí i pro civilní zaměstnance tohoto bezpečnostního sboru. Je však třeba také konstatovat, že Policie České republiky již dnes pracuje na plný výkon a další na ni kladené úkoly by již nemusela zvládat plnit.

Je otázkou, zda v roce 2016 potřebujeme tento úřad v takovém personálním obsazení, a tím pádem i s výdaji, které jsou prakticky totožné s rozpočtovou kapitolou Ústavního soudu a které měl tento úřad v předchozích letech, nebo zda můžeme připustit jeho postupné zeštíhlení. Pokud zhodnotíme návrh pouze z hlediska priorit občanů České republiky a vynecháme ideologické myšlenky, je potřeba zajišťovat bezpečnost občanů České republiky prioritou. Proto se domnívám, že tento návrh by mohl získat i vaši podporu. Teď nevím, pane předsedající, mám už...

Děkuji. Já jenom pro nejasnost, protože mnozí se podivovali, proč není obecná rozprava. Podle § 105 odst. 2 jednacího řádu se o návrhu zákona o státním rozpočtu a usnesení rozpočtového výboru k němu koná podrobná rozprava, v níž se předkládají pozměňovací, popřípadě jiné návrhy. Prosím, každý, kdo je přihlášen, má možnost svůj návrh přednést teď v podrobné rozpravě. Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Zdeněk Soukup. Prosím, pane poslanče. Dámy a pánové. Dřív než se přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, uvedu pár čísel.

Česká ekonomika přitom už delší dobu roste.

Opravdu ji nevidím. Čekal bych opačný trend. Je méně lidí bez práce, více lidí pobírá řádnou mzdu, bude třeba vyplácet méně příspěvků na živobytí i méně dávek v okamžité hmotné nouzi. Menší by měly být také nároky na vyplácení doplatku na bydlení.

To je hodně vysoké číslo. Půjdu ale na kompromis. Tuto částku doporučuji převést do položky dávky důchodového pojištění, a to při vědomí, že pro vyplacení jednorázového zvýšení důchodů je třeba hledat zdroje uvnitř kapitoly 313. Pozměňovací návrh, který řeší tento převod, jsem vložil do systému. Ten kompromis dává možnost využít minimálně dalších 300 mil. korun k přesunům do dalších položek, kde je to třeba, například na valorizaci prostředků pro tělesně postižené nebo na některou z dalších podhodnocených položek kapitoly 313. Děkuji za pozornost.

Já se k němu tedy hlásím. Děkuji panu poslanci Soukupovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, paní poslankyně. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já se ve svém vystoupení omezím na dvě rozpočtové kapitoly, ke kterým mám připraveny své pozměňovací návrhy. Konkrétně se jedná o kapitolu Ministerstva školství a druhý pozměňovací návrh se týká kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud jde o rozpočet Ministerstva školství, na první pohled se zdá, že s rozpočtem můžeme být spokojeni, že je přijatelný, alespoň pokud to porovnáme s minulým rokem.

Na druhou stranu při podrobnějším prostudování si kladu otázku, zda v souvislosti s rozsáhlými změnami, které plánuje ministerstvo, zda je toto navýšení opravdu dostatečné. Povinné předškolní vzdělávání v posledním roce před nástupem do základní školy a s tím související potřeba navýšení kapacit v mateřských školách, nárůst počtu žáků ve školách základních, to znamená zvýšení počtu pedagogických pracovníků a rozšíření prostor, ať už se jedná o učebny, či školní družiny.